Zahájil jsem hlasování.

Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy, které byly k hlasování.

Děkuji za slovo. Protože máme ještě chvilku času a už skutečně zbývá jenom velmi rychle na doprojednání vratky pedagogických pracovníků, tak vzhledem k tomu, že tady byla přestávka klubu ČSSD a potom přestávka klubu ANO, tak si myslím, že by bylo dobré tento čas nahradit a doprojednat tu vratku, která tam je. ČSSD vždycky podporovala úkoly školských odborů a cíle, se kterými přišly, takže věřím, že na to nebudou mít vliv žádné zákulisní dohody.

Navrhuji, aby se stihla valorizace platů učitelů, aby Poslanecká sněmovna dneska jednala po 19. hodině.

Kdo je pro?

Děkuju.